Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Toliko omluvy. A dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku Zákony prvé čtení, a to dle pořadí schváleném v úterý. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování. V 18 hodin, po skončení ústních interpelací, bychom na základě dohody z grémia pokračovali v projednávání dalších bodů dle schváleného pořadu. A nyní se ptám, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu 25. schůze.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, já mám dva návrhy. První je, abychom do programu této schůze zařadili nový bod, a to sněmovní tisk 235, novela zákona o státní sociální podpoře, kterou jsme tady dělali včera odpoledne ve druhém čtení. Pokud ten návrh projde a ten bod bude zařazen, tak bych poprosil, abychom pak hlasovali o tom, že by byl zařazen pevně na dnes na 18. hodinu. Jedná se o věc, která je snad domluvená napříč politickým spektrem.

Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych vás poprosila o klid, protože neslyším, co řečník navrhuje. Děkuji za pochopení. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

pokud by to nebylo schváleno, tak na zítřejší jednání jako první bod s názvem Razie na Magistrátu hlavního města Prahy.